Děkuji za slovo. Já bych rád reagoval i na pana místopředsedu Filipa. Domnívám se, že to je podstatný rozdíl.

Kolegyně Langšádlová tady hovořila o obětech církví, což s tím souvisí, protože součástí tažení proti církvím byly i komunistické krádeže. A my jsme tady včera velmi správně drželi minutu ticha za zavražděného novináře, velmi správně jsme byli tiše, když tady kolega četl oběti nacismu.

Prosím. Děkuji, pane předsedo.

Čili je to zcela legitimní, aby náhrady církvím byly řádně zdaněny. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik. Máte slovo.

Co tím chci říci? Pojďme především myslet na současnost a budoucnost. Děkuji. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka.

Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové.

Nechtějme zpolitizovat dnešní jednání Sněmovny o tom, co se dotýká jednotlivých církevních řádů.

Děkuji za slovo.

To se v té české veřejnoprávní televizi přece připomíná daleko méně. Já jsem si aspoň nevšiml za poslední léta, že by se to jednou nějakým způsobem připomnělo. Jestli to náhodou někdy bylo, tak mi odpusťte, že jsem si toho nevšiml.

Prostřednictvím pana předsedajícího pane Kováčiku, já přijímám vaši omluvu, že politizujete. Já vám chci říct, že bez jakékoliv náhrady opravdu umírali v Sudetech, a věřte mi, moje rodina pochází ze Sudet, takže vím, o čem mluvím. Tak samozřejmě bez náhrady tito policisté v tomto období, o kterém mluvíte, umírali. A my jsme bez náhrady ty, kteří je vraždili, po druhé světové válce hezky pěkně odsunuli. Takže padni komu padni. Děkuji. Tím jsme vyčerpali úsek faktických poznámek i historický exkurz a vrátíme se k řádně přihlášeným a jako první je na řadě... Tak se omlouvám, pan místopředseda Birke s přednostním právem.

Dovolte mi, abych vyjádřil stanovisko klubu sociální demokracie.